Koneckonců dnes ráno jsem taky zaznamenal jednu povinnost, kterou někteří kolegové opomněli. A myslím si, že ta povinnost je zbytečná.

Myslím si, že to je jeden z drobných příkladů, jak bychom asi postupovat neměli, a myslím si, že dát možnost zjednodušit život, ubrat povinnost, je to, co by všem lidem mohlo pomoci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za návrh, je poznamenán.

Pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře , dámy a pánové, to, co tady zaznívá, je skutečně pokus o řešení situace, která se opakuje každý týden v jednání Poslanecké sněmovny, protože tu máme takovou spoustu tisků, že jich vlastně většinu nevyřídíme. Myslím si, že to je situace, která vyžaduje, abychom jednali jenom o takových tiscích, které jsou smysluplné, které v té akutní fázi jsou potřebné a které posunou naši legislativu a fungování státu někam dopředu. Při zvážení všech těchto okolností jsem si řekl, že je potřeba to, co v tuto chvíli se jeví jako nadbytečné nebo to není zásadní pro další provoz, že takovéto tisky musíme z jednání Poslanecké sněmovny vyřadit.

V anotaci tohoto zákona se říká, že hlavním cílem této novely je zajistit dostupnost léčivých přípravků pro pacienty v lékárnách formou takzvaného emergentního systému, který v zákonem vymezené situaci zajistí dodávku konkrétního důležitého léčivého přípravku do konkrétní lékárny.

Proto se takovéto léčivo stává atraktivní pro takzvaný reexport, tedy vývoz balení určených na trh pro Českou republiku do jiných zemí, a může tak dojít k nedostatku důležitých léčiv.

Ten čas by měl být využit pro zákony, které jsou potřebnější, než je tento zákon. Je tam spousta problémů.

Pane poslanče, už vám skončil čas k podání návrhu. Děkuji za návrh.

Dalším vystupujícím je Stanislav Blaha.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, kolegové přede mnou opakovaně konstatovali, že máme na pořadu schůze celou řadu bodů, zejména opozičních návrhů, na něž se nedostává, nebo se na ně úmyslně nechce ani dostat. Já si přesto dovolím náš program ve svém návrhu doplnit. Důvod je docela závažný, protože včera na podvýboru pro dopravu jsme se zabývali problematikou železničních přejezdů, lépe řečeno tragických nehod na těchto železničních přejezdech. Proto bych chtěl požádat o zařazení bodu Informace vlády o rozpočtu Správy železniční dopravní cesty na rok 2020 a následně jeho pevné zařazení, protože to souvisí s rozpočtem, jako prvního bodu dnešního programu, pokud by to z nějakých důvodů nebylo schváleno, tak jako prvního bodu v úterý, případně ještě alternativně jako pevně zařazeného bodu po ostatních zařazených bodech na příští úterý. Asi vás zajímá důvod tohoto mého návrhu. Musím konstatovat, že kromě toho, že jsme viděli statistiku tragických nehod, zazněla při prezentaci pana ředitele SŽDC Svobody jedna informace, která mě doslova šokovala. Tou informací je to, že návrh rozpočtu SŽDC na příští rok je oproti letošnímu roku krácen, tudíž peníze na tolik potřebná opatření, která zabrání maření životů našich občanů na železničních přejezdech, zkrátka nebudou finančně pokryta. Dovolím si trošku citovat ze statistik.

Příčiny vzniku nehod na železničních přejezdech, které vyplývají ze závěrů šetření nehod: největší podíl na jejich vzniku je způsoben nepozorností tady právě provedenými opatřeními dokážeme významně snížit počet těchto nehod, a v druhém případě pak porušováním pravidel silničního provozu, například z důvodu vyšší rychlosti, nerespektování signalizace atd.